Děkuji za slovo. Já budu krátký. Vy jste, pane ministře, pane premiére, chtěli čísla. Ona jsou dvě. Jedno je to historické a jedno je to, co velmi brzy uvidíte.

Všichni to vyhodnotili právě tím, že bylo zavedeno EET. Prudce vzrostly mzdy v pohostinství. Sledujte ten trend, jaký přijde za rok, za dva. Tam se vám to projeví v těch číslech, ale to už bude pro vás pozdě, a budou vám zase chybět peníze na důchody, protože nebudete mít sociální odvody a budete se zlobit, jak je to možné, že vám zase chybí. Tak už si to, prosím vás, konečně uvědomte! Děkuji. Prosím. Vážená paní předsedající, pane premiére, pane ministře, já bych jenom krátkou reakci na vystoupení pana Bureše, který tu bohužel není, ale to říkám jenom, že bych mu to klidně řekl i do očí.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

Myslím si, že pan ministr financí měl možnost setkat se s jednou takovou provozovatelkou hotelu, která mu i řekla důvody, proč se nemělo nikdy rušit EET. A jak k tomu přijdou ti slušní podnikatelé, kteří platí za své zaměstnance zdravotní, sociální, mají je na klasickou pracovní smlouvu a vedle může být jiný hotel, jiný restauratér, který je vyplácí načerno, neodvádí tyto dávky a samozřejmě může jim dát víc.

Víte, i to, co jsme nechtěli úplně dělat, tak nakonec se ukázalo, že ti lidé to chtějí, protože jak se potom ten, který to opravdu dělá spravedlivě, platí daně, odliší od toho druhého? Děkuji. Nyní ještě faktická paní poslankyně Lenky Knechtové a já předám řízení schůze.

Bylo mně řečeno, že to nejde, že musím zaplatit hotově.

Dobrý večer.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuju za slovo. Dovolte mi, abych se také vyjádřil k tomuto daňovému balíčku, a to primárně u konkrétních bodů, stejně jako to udělali mí kolegové.

Udržení fiskální stability a zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí je pro nás důležité a také i z té debaty, která tady proběhla, je zjevné, že máme odlišný přístup my jako hnutí ANO a vy jako vládní pětikoalice k fiskální politice. Můžeme se podívat i trochu do historie.

A tedy mluvit, nebo když tady z vašich úst zaznívá, že hnutí ANO je rozpočtově neodpovědné, tak tyto názory nejsou založeny na faktech ani historických, ani současných.

Naopak hnutí ANO vždy chtělo a vždy bude podporovat takovou fiskální politiku, která bude podporovat hospodářský růst, aby nám právě proto tento růst spolupomáhal i snižovat to tempo zadlužování. To je z mého pohledu rozumná hospodářská politika nebo hospodářskopolitická strategie a dle mého názoru i rozumnější než ta, kterou předvádíte vy dnes. Já teď konkrétně možná ještě k tomu našemu plánu.